Proč se tomuhle bráníme?

Ať jsem objektivní, za soláry to činí 29 miliard korun.

Děkuji paní místopředsedkyni a své kolegyni za laskavost.

A poslední věc.

Nejenom že to bude znamenat další stovky miliard nárůstu dluhu, ale bude to přispívat k vyšší a vyšší inflaci, protože to, co způsobily vaše stamiliardy navíc, je i ta dnešní inflace, které bohužel musíme čelit.

Takže si to zase ještě musím zopakovat znova.

A to jsme se potýkali s obrovskou krizí.

Tak prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo.

Do 14. dubna ji předložil bezpečnostnímu výboru, který je poradním orgánem, a protože toto usnesení schválila Poslanecká sněmovna a tak, jak bylo avizováno i na bezpečnostním výboru, bude tato strategie předmětem jednání této schůze.